To je přesila tady vládních poslanců, ale přestože je to šest na jednoho a my jsme v obrovské menšině, tak bojujeme ze všech sil! A budeme bojovat. Podpořte nás.

Někteří mi tady nadáváte z vládních poslanců.

Takže toto bych chtěl říci. Takže si pište, co chcete, ale my nadále budeme bojovat za všechny příjemce důchodů v České republice. A mně to vůbec nevadí, protože to jsou prostě nějaké zoufalé výkřiky.

Neprodleně! Děkuji za pozornost. Děkuji.

Ano, mám zaznamenáno. Prosím, máte slovo. Hezké dopoledne. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl dát protinávrh. Myslím si, že tohle je zbytečně dlouhá doba, že si to zkrátíme. Chtěl bych dát protinávrh na pět minut. Dáváte tedy procedurální návrh na přerušení bodu. Dobře, eviduji. Na pět minut. Prosím, pan poslanec Letocha. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také rád podal pozměňovací návrh, neboli protinávrh proti tomuto návrhu, co tady podal pan předseda Okamura.

Dáváte návrh na přerušení bodu pravděpodobně, nikoliv schůze, protože to nemůžete? Je to tak?

Prosím, paní poslankyně Pokorná Jermanová. Prosím vás, když dáváte protinávrhy, tak si to připravte, protože tady předkládáte nevolitelné věci! Děkuji. Ale pak nemáte možnost vystupovat, protože o procedurálních návrzích se musí hlasovat bezprostředně, to znamená bez rozpravy. Tak si to prosím přečtěte!

Budeme hlasovat.

Počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti?